Nyní je s přednostním právem přihlášen pan ministr Stanjura. Nyní poslední přihlášený.

Děkuju za slovo, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, přečetl jsem si ve stenozáznamu včerejší vystoupení předsedy opozice, pana poslance Andreje Babiše, a dovolte mi, abych z tohoto místa ocenil zejména práci stenografů, protože to je opravdu velmi složité. Nejdřív jsem měl za to, že to je strukturovaný projev a zkusím použít nějaké argumenty pro nebo proti, dát fakta proti faktům. Zjistil jsem, že to úplně možné není, či spíše že je to úplně nemožné.

Možná by mohl začít u sebe. Ale to by se mu nelíbilo, to by se nelíbilo ani členům jeho hnutí. To nejsou novinové články, to nejsou novinové titulky, to je fakt.

A ještě mu za to tleskají.

Tak zkusme aspoň pár reakcí na to, co tady říkal. Teď se může zbláznit, všechny kritizuje, ale to je prostě fakt.

Mizerné. Mizerné! A to tedy dělal, to zas musíme říct.

Nic! Úplně zbytečně to vyjednával.

Kolik bylo pokusů? Nula! Nula! Tak to prostě je.

Ale jsem si jist, že je tam nula sněmovních tisků.

Mohl.

Já klidně odpovím, i když na mě pan poslanec Babiš pokřikuje. Ale v pořádku.

Ti, kteří byli, bych řekl, nejvěrnější spojenci v rámci V4, Maďarsko a Polsko, v této chvíli se jejich cesty skutečně rozešly. Berme to jako fakt. Nezměníme ani postoj maďarské vlády, nezměníme ani postoj polské vlády.

Nejste moucha, pane poslanče Babiši, prostřednictvím paní předsedkyně, ale já vám klidně sdělím agendu. Nejednali jsme o sektorové dani, kterou mají v Maďarsku. Překvapivě pro vás zřejmě.

A tím, že to podepsaly, minimálně musí strpět implementaci druhého pilíře na svém území.

V této chvíli připravujeme na říjnový Ecofin několik variant a věřím, že najdeme řešení, aby do konce roku těch 20 miliard mohlo být schváleno, aby alokační klíč byl výhodný pro Českou republiku. Tady se střetávají dva zájmy těch zemí, které podporují klíč, který byl v covidu.

Takže zcela standardně mnozí z nás jednají s našimi maďarskými kolegy. Ale my nejsme schopni a nebudeme dělat rozhodčího v tom rozdílném přístupu k ruské agresi mezi Polskem a Maďarskem. Myslím si, že nám to jako české vládě prostě nepřísluší.